Vážené paní a pánové Prosím o klid, protože se tady jedná o procedurální materii, tak abychom slyšeli argumenty. Minulý týden jsem tady připomínal, že málokdo z vás stál tolikrát před Ústavním soudem České republiky ve věci dodržování procedury v Poslanecké sněmovně. Tak já připomínám, že ani usnesení Poslanecké sněmovny nemůže změnit zákon. V tomto ohledu tedy připomínám, že zákon říká, že jednací den začíná v 9 hodin ráno. Vaše hlasování, které je sice možné, ne příliš standardní, bylo zavedeno v temných dobách vlády Mirka Topolánka, Miroslava Kalouska, Petra Nečase a Miroslava Kalouska, bylo, že se může jednat i po půlnoci. Jednací den prostě končí dvanáctou hodinou a v tomto ohledu zejména pro zaměstnance Poslanecké sněmovny platí přestávka mezi dvěma směnami podle zákoníku práce a ta je nejméně devět hodin. Beru si tady jako rukojmí promiňte mi to pana předsedu výboru pro sociální politiku, který o tom něco dobře ví. Proto říkám, že hlasování, kterým prodloužíme jednací den po půlnoci, je možné, jestliže proti tomu nikdo nevznese námitku.

Ano, dobře. V tom případě o námitce rozhodneme hlasováním. Hlasování zahájím a ptám se, kdo souhlasí s námitkou proti postupu předsedajícího.

Budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování má číslo 33. Tato námitka nebyla přijata, budeme pokračovat. Tím jsme se vypořádali s procedurou a prosím s přednostním právem za klub ODS paní poslankyni Černochovou. Děkuji, pane předsedo.

Ano.

Děkuji. Nemůžete jednou jednací den mít a potom zase nemít.

V tom případě asi...